V této chvíli máte ve Sněmovně novelu státního rozpočtu.

Ale kdyby byla pravda, že máme dodatečné příjmy a nikam je neposíláme, co se stane se schodkem státního rozpočtu?

A my jsme přišli s návrhem, že ten schodek zvyšujeme o 50 miliard korun. Nemám z toho radost, ale přesto jsou výdaje, o kterých si myslíme, že je potřebné je udělat. Takže ano, vybereme víc, ale o 50 miliard vrátíme víc.

Jaká ukrajinská krize? Co to je? My jsme odhadovali v tom únoru, na začátku března, že by výdaje mohly být 50 miliard. Budou nižší.

Denní výdaje jsou skoro 6 miliard korun.

Ale hlasovali pro.

Kdybychom ten deficit teoreticky zvedli o těch 22, tak můžeme říct, že jsme o 22 miliard zvedli deficit kvůli pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Tam je poměrně podrobně popsáno v každé kapitole, jaké jsou nové dodatečné výdaje. Ano, některé já jim říkám inflační výdaje, protože máme inflační příjmy. Jednoduchá matematika.

Pamatujeme si všichni?

32 miliard důchody.

To by prostě musela napsat každá vláda, to není politické rozhodnutí. Budu vycházet z toho, že by ta minulá vláda nakoupila stejně, nebudu to zvyšovat.

Hlasovali jsme pro to společně, to znamená, v tom se postoj vlády od opozice neliší. Kde byla jedna velká nula v rozpočtu? Kompenzace za covid, vyhlášené, v rozpočtu nula, zhruba 5 miliard dodatečný výdaj proti tomu navrženému rozpočtu ve sněmovním tisku 32.

To znamená, když to všechno sečteme, podíváme se na to a nebudeme to hodnotit, vezmete jako matematickou úlohu, dluh, respektive deficit státního rozpočtu by se blížil částce 500 miliard letošního roku. Přesto jsme kritizováni, že nejsme dostatečně rozpočtově úsporní a že málo pracujeme na snižování dluhu.

První je sociální smír, druhý je investiční aktivita státu a třetí je pokud možno snižovat schodky státního rozpočtu. Pokud bychom se upnuli pouze na jeden z nich, tak to nedopadne dobře.

Není to tak rychlé, jak bych si přál, ale není to úplně jednoduchá úloha, to si přiznejme, jednoduché to skutečně není. Ano, máme! Ano, máme.

Pořád plníme zásobníky, dneska je to asi dvě celé miliardy kubických metrů.